Uvedené vede ke komplikaci ohledně výkonu potenciálního rozhodčího nálezu v České republice, proto lze posuzovat, že vedení arbitrážního řízení v dané věci může sloužit především k ovlivnění mínění veřejnosti a politických představitelů a jaksi na nás vytvořit určitý nátlak, abychom v tomto kontextu případně rozhodovali o tom návrhu, který je nám dnes předložen.

Jedná se proto z mého pohledu o možný účelový argument, který slouží spíš na podporu odpůrců toho monopolu.

Tím by došlo k zastavení dalšího nárůstu nároků ze strany pojišťoven.

Co se týče nové navrhované úpravy, v rámci připomínkového řízení bych chtěl ještě upozornit na námitky, které byly tuším ze strany Ministerstva vnitra, a ty se týkají toho registru, nového registru, který má být spravován Českou kanceláří pojistitelů, který podle Ministerstva vnitra představuje značně nesystémový prvek, protože